O tom, jestli může Česká republika přijímat účinná opatření v mimořádné situaci pro ochranu zájmů vlastních občanů, to je širší poloha než jenom to. Takže poprosím, tentokrát nebuďme ani tak kritičtí k nepřítomnosti pana ministra, hájí tam zájmy nás všech. Říkám to při plném vědomí. Nejsem vládní poslanec, to podtrhuji, abych nebyl zase osočován, že hájím vládní strany, ale jsem zemědělec, jsem místopředseda zemědělského výboru. A souvislosti těch případů, které se v posledních měsících tady objevují, prostě jsou takové, že ani tak velká osoba, jako je pan ministr Toman, nemůže být dvakrát na témže místě. Děkuji.

Musíme řešit, co se s tím dá dělat. Ale je tady pár věcí, které můžeme ještě upravit. Zaprvé.

Další věc.

V současné době to nevíme, protože někdo si to odveze. A taky bych velice rád zvýšil roli lesníka.

Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená paní předkladatelko, pane zpravodaji.

Paní kolegyně Oborná tady popsala detailně, co všechno v té novele je, takže k tomu se asi nemusím vyjadřovat.

Takže skutečně tato novela by tomu velmi pomohla. Je také potřeba ji přijmout co nejrychleji i z toho důvodu, že řada odborníků říká, že nás i v letošním roce v tomto směru čeká velmi těžký rok. Takže moc prosím o podporu.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil a zejména vysvětlil stanovisko pirátského poslaneckého klubu. My se díváme na tuto novelu kriticky, a to ze dvou takových skupin důvodů.

To bych chtěl říct na začátek. Ale to není chyba ani předkladatelky, to není chyba ani současného nepřítomného pana ministra.

Tyto dopady budou přitom mít dlouhodobý charakter.

Další bod.